Protože je to poznámka limitovaná časem, tak se ještě vyjádřím k zákonu o obnovitelných zdrojích. Ten zákon nezpůsobil v žádném případě ty obrovské solární problémy a to, co dnes platí Česká republika solárním baronům. To nezpůsobil zákon. To způsobila metodika, kterou změnil Energetický regulační úřad, který ze šesti korun výkupní ceny během jednoho měsíce začal vyplácet 13. Problém byl v tom, že ten zásah, který měly udělat vlády v roce 2009, tak ho odkládaly. Takže nemluvte o tom, že toto způsobil zákon. To pravda není. Naopak, způsobil to právě regulační úřad chybnou metodikou výpočtu těchto poplatků. Tak a to jsem vystoupil naposled, protože reagovat na všechny ty laické připomínky, které psal někdo jiný, nedává smysl.

Protože za nějakou dobu se najednou zjistí, že to nebylo dobře, a bude se říkat, že tenkrát to bylo špatně a proč se to tedy přijímalo.

Je to možné?

Jak tady zaznělo z úst pana kolegy Okamury o tom, že snad ta norma nebyla dobře projednána.

Děkuji a nyní mám ještě dvě faktické. Pana poslance Fiedlera a předpokládám, že pan ministr Mládek bude reagovat potom faktickou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Aktuálně bych zareagoval na předřečníka, pana kolegu Zemka.

Ke zpravodaji panu poslanci Urbanovi prostřednictvím paní předsedající. Vy tady vidíte, že bychom kolegové a já tady četli nějaké faktické poznámky? Jestliže tam je takové množství pozměňovacích návrhů a nesnažme se to zlehčovat, že jich je 180 děleno dvěma nebo 175 nebo 350, ony přibývají stále a ještě přibývat budou proč tak spěcháme se schválením tohoto zákona? Kam nás žene čas? Špatné zkušenosti, velmi negativní zkušenosti s fotovoltaikou byly pro nás malým varováním? Kam tak spěcháme? Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra Mládka. Prosím, máte slovo.

Proto jsme to také odsunuli a bude se to řešit ve zvláštním zákoně. Nebyly by to žádné jiné náklady kromě administrativních.

Tento zákon je zájmově velmi citlivý, je tady mnoho zájmových skupin, které si chtějí prosadit svoje, tak není divu, že se to objeví v nějakých pozměňovacích návrzích. S tím musíme existovat a od toho je toto těleso, aby se s tím vším vypořádalo. A taky bych chtěl sdělit ještě k té fotovoltaice.

To byl ten zásadní problém. Ten příklad fotovoltaiky je problém ale úplně jiný. Ten spočíval v tom, že nebyla politická vůle reagovat na věc, která byla překonaná a která hrozila způsobit velkou hospodářskou škodu. Děkuji a nyní můžeme pokračovat v řádné rozpravě. Prosím k mikrofonu přihlášeného pana poslance Petra Adama. Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já se přiznám, že poznámky mám, protože tady chvilku pobudu, takže přece jenom něco napsáno mít musím. Slyšeli jsme od pana ministra, že nebývalo zvykem, že by se nějaké hnutí či strana takto ozývaly proti nějakému zákonu.

Tak jako vy všichni, i já jsem zaznamenal obvyklý tlak na projednávání zákonů, které se týkají energetiky. Jsem sice ve Sněmovně nováčkem, ale o energetické nebo solární lobby slyšel v této republice snad už každý. Není to tlak příjemný, ale určitě bychom ho měli vydržet. Zajímavé je takové neobvyklé souručenství těch historických poslanců a ministrů a bývalých ministrů za sociální demokracii, kteří se vždy srdnatě bijí za změny a za peníze kdoví koho, a s těmi novými poslanci a ministry z hnutí ANO, kteří tvrdili, že s tímto politickým matrixem už nechtějí mít nic společného. Domnívám se, že se nám pravé důvody tohoto všeho zastírají, důvody toho, proč se tak tlačí na pilu. Já se k tomu trošku obšírněji vyjádřím. Začnu tím důvodem finančním. Jediným důvodem, proč velcí spotřebitelé energie tlačí na přijetí novely energetického zákona a novely zákona o podporovaných a obnovitelných zdrojích energie, je výše úhrady na obnovitelné zdroje energie. Proti této novele zákona jsou v zásadě všichni účastníci trhu. Regulované subjekty, Energetický regulační úřad i zástupci běžných spotřebitelů. Všichni se totiž bojí toho, že tento nekvalitní zákon přinese jenom zmatky.

Tedy jsou odvislé od spotřeby. Novela zákona v souladu s požadavkem Evropské unie mění způsob platby na poplatek za jistič, neboli místo spotřeby se platba určuje podle kapacity, kterou si spotřebitel objednává u distributora. Velké české průmyslové podniky si od této změny slibují, že ušetří od pololetí několik miliard korun za platby způsobené z převážné většiny solárním boomem. Přestože energetický zákon ještě zdaleka nebyl v Poslanecké sněmovně schválen, vláda už počítá ve svém rozpočtu s navýšením příspěvku na obnovitelné zdroje o více než 3,45 miliardy korun 3 miliardy 450 milionů. Jenže to není možné stihnout ani od začátku příštího roku vzhledem k tomu, jak se projednávání protahuje a možná protahovat bude.

Budete mít možnost reparátu u další novely, která se již připravuje. Pro přehlednost dám k dispozici čísla, co by to mohlo znamenat.